Děkuji, pane místopředsedo.

Přesně tak. Mám stejný názor, proto jsem to také řekl, že v případě, že není dohoda mezi zpravodajem a tím, kdo přednesl alternativní usnesení, že prostě musíme dát hlasovat o obou usneseních, byť jejich obsah je věcně stejný. Tak, paní zpravodajko. Děkuji, pane místopředsedo.

Já se omlouvám. Víte, jak to na mě působí, kolegové a kolegyně? Aby to nebylo usnesení hnutí ANO a aby to bylo usnesení koalice.

Jakékoliv výtky mohly zaznít jak ve všeobecné, tak v podrobné rozpravě. Ta byla uzavřena. Teď máte prostor pro to, bavit se o tom, jakým způsobem budeme hlasovat, jaká bude procedura. Jsou tu dvě usnesení, prostě se liší a budou hlasována obě dvě usnesení. Pane místopředsedo, souhlasím. Omlouvám se.

Dejte o něm prosím hlasovat. Počkejte, vy navrhujete, aby se hlasovalo vaše usnesení, abychom hlasovali po bodech? Tomu rozumím. Nemůžete odmítnout dát hlasovat usnesení. To není návrh procedury. Ale nemůžeme tady zamítnout... nemůžete tady dávat návrh na zamítnutí hlasovat o jakémkoliv návrhu. To je nesmyslné. Tak s přednostním právem ještě pan místopředseda Bartošek. Děkuji, pane místopředsedo.

S vaším názorem souhlasím, a proto žádám, aby bylo dáno hlasovat o proceduře tak, jak jsem navrhl. Ptám se, zda je tu jiný návrh, než teď přednesl pan místopředseda Bartošek ohledně procedury? Zagonguji, aby mohli dorazit kolegové z předsálí.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro proceduru? Kdo je proti? Hlasování číslo 3, bylo přihlášeno 147 poslanců, pro hlasovalo 87, proti 59. Návrh procedury byl přijat. Poprosím paní zpravodajku, aby nás provedla jednotlivými návrhy usnesení. Děkuji, pane místopředsedo.